Není to ani zákon, který odpolitizuje státní správu, protože současná vláda tam prostě na sedm nebo čtrnáct let zabetonuje svoje zástupce.

A v dalších měsících nepochybně, to se dozvíme v nejbližší době, stihla udělat stovky dalších změn. Takže celé to vypadá, že tady je připraven nekvalitní zákon, nad jehož důsledky nikdo nepřemýšlel, ale přemýšlel nad tou jednou věcí jak docílit, aby naši lidé mohli na těch ministerstvech mohli co nejlépe zůstat. Já se musím znovu ptát: Komu má opravdu tento zákon, komu má státní služba sloužit? Pro koho takový zákon připravujeme? Pro pana prezidenta? Pro úředníky? Tenhle zákon moc těm poctivým a rozumným úředníkům nic nepřinese. Nebo ho připravujeme pro politiky některých stran?